Nicméně si myslím, že máme před sebou v tuto chvíli dvě možná řešení. Respektive tři. Jedno vrátit se naší ke sněmovní verzi.

Děkuji za pozornost. Nyní přečtu omluvu. Nyní další v pořadí, požádám o vystoupení pana poslance Petra Bendla a připraví se paní poslankyně Věra Kovářová. Tak pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, pane předsedající, dámy a pánové, já bych v první řadě chtěl připomenout jednu věc, která se týká požití alkoholu za volantem nebo kdekoliv jinde. A věřím, že většina lékařů i v Poslanecké sněmovně potvrdí to, co se tady diskutuje v průběhu asi deseti let a vrací se to sem v různých cyklech, že do přibližně 0,24 promile alkoholu v krvi není prokazatelné, že je to vlivem požití alkoholu.

Nebo má nějaké jiné lékařské problémy. Zkrátka a dobře, nulová tolerance tak trošku zastírá fakt, že ne vždycky ten dotyčný, byť mu bylo naměřeno, jak říkám, ta částka, kterou já jsem v minulosti slyšel, byla 0,24 promile alkoholu, že je způsobena alkoholem. Pokud se bude dotyčný bránit, podle mého hlubokého přesvědčení má šanci se ubránit.

A budou si o nás všichni myslet, že jsme se v Poslanecké sněmovně zbláznili. Stejně tak jako u těch vodáků, kde to považuji také za absolutní nesmysl.

Myslím, že Česká republika má jiné problémy, než jsou právě tyto. Děkuji za pozornost. Prosím. Děkuji, vážený pane předsedající. Jelikož jsem hovořila minule, dneska jsem nechtěla již hovořit, ale nicméně poté, co jsem si vyslechla předřečníka, tak hovořit musím. A dvě desetiny jsou dány tím, aby byla jistota, že je ovlivnění. A týká se to pouze dechové zkoušky. Toto, co jste uváděl, se týká pouze dechové zkoušky. Já bych jen odpověděl na dotaz pana poslance Bendla.

Mezitím přečtu omluvu. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, předmětem novely tohoto zákona je de facto tolerance alkoholu ve výši půl promile, tedy odhadem asi dvě desetistupňová piva.

A k čemu pak takové zákony jsou?

Proto bych vás ráda poprosila, pokud ještě nejste rozhodnuti, že budete hlasovat pro jednu či druhou verzi, podpořte prosím jednu z nich, a to z toho důvodu, že starostové na březích Berounky, tedy nečekají dnes, ale ti, kteří mají své obce nedaleko Berounky, nebo dokonce u ní, tak na schválení tohoto zákona čekají. Nyní přečtu omluvu. Máme tady přihlášky dvě. Tak to bylo tedy v jeden okamžik. Pan poslanec Benda a pan poslanec Kolovratník. Takže pan poslanec Marek Benda. Je to faktická, nebo obecná? Obecná.

Takže ani to není tak úplně triviální.